Jestli se to povedlo, nebo ne, je k hodnocení, ale podle výsledku dnešního zákona, který máme před sebou, se to nepovedlo, protože jsme byli nuceni znovu jako poslanci vstoupit do trhu operátorů.

Tak se nedařilo naplnit ten cíl, který byl. A Český telekomunikační úřad z tohoto pohledu dle mého názoru neplní úplně tu funkci, kterou by plnit měl.

Na aplausy kolegů, kteří tady hovoří, že již dneska operátoři jakoby reagují a umožňují ty balíčky neomezených dat a podobně.

Takové to neveřejné obchodování s objemem zákazníků, kdy už za velký objem se považují dva lidé skoro mnohdy, protože to je nějaká firma a podobně. Což je také velký nešvar, který se ukazuje. A bohužel jako obyčejný občan, spotřebitel, nemám možnost se do těchto systémů slev dostat. Když vidíte ministerstvo, které se chlubí, jak nízké ceny vyjednalo vůči občanu, který tuto šanci vůbec nemá. Čili tady bych si dovolil apelovat na uvážlivost Českého telekomunikačního úřadu, aby začali tuto problematiku ze své kompetence řešit. A mnozí budou mít výstup z kalkulačky na internetu, která bude vlastně nějaká, ale nereálná, protože mnohdy budou dosahovat lepších cen. Ale nechtěl jsem polemizovat, chtěl jsem vás požádat tedy nejenom o podporu toho návrhu D1 kolegy Jiránka, ale upozornit na svůj návrh, který také byl bez rozhodnutí hospodářského výboru a který přináší jednu drobnost, která by mohla pomoci.

V původním návrhu je napsáno, že přejímací poskytovatel služby to je ctihodná společnost je oprávněn ověřit totožnost.

Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan zpravodaj pan poslanec Jiránek. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Ke kolegovi předřečníkovi. Za druhé určitě souhlasím s jeho pohledy na rozevření těch nůžek, kdy velké korporace a státní organizace mají výrazně nižší ceny než koncoví uživatelé. Ale chtěl bych naopak jak bych to řekl?

A minimální současné nabídky operátorů s omezenou rychlostí pořád dostačují na velmi kvalitní streamování videa.

S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Luzar. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Jedná se návrh E, písmeno E, které by mělo řešit ten problém, který jsem tady naznačil. Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Koten. Po něm je přihlášen pan zpravodaj do rozpravy. Prosím máte slovo. Já bych tady velmi rád vysvětlil, čeho se týká můj pozměňovací návrh, který je veden pod písmenem B. Jsem rád, že tady jsou zástupci jak koalice, tak opozice v jednacím sále. Velice rád bych jim vysvětlil, o co se tedy vlastně jedná.

A právě tato novela telekomunikačního zákona, kde je můj pozměňovací návrh, který to řeší. Jedná se o to, že operátor si vlastně bude moci zjistit polohu toho volajícího, který potřebuje bezprostředně pomoct. A já bych vás rád touto cestou požádal o podporu tohoto návrhu.

Protože čekat dvacet nebo třicet minut v případě, že někdo zavolá a potřebuje pomoc a ten operátor už se nedozví, kde se ten člověk nachází, tak je poměrně dlouhá doba a může dojít k úmrtí toho člověka nebo k nějakým dalším následkům. Proto žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, protože v opačném případě zemře do té doby, než budeme implementovat, a budeme nuceni implementovat, ještě mnoho lidí. Takže si jenom kladu otázku v případě, že tento návrh nebude podpořen, komu to prospěje. Jestli těm lidem, kteří budou potřebovat pomoc, a nedostane se jim té pomoci, anebo jestli to je nějaké politické rozhodnutí, které by eventuálně mohlo ovlivnit vaše hlasování. Děkuji. A nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Jiránek, který je zpravodajem. Prosím máte slovo.

Po šetření může vyzvat k nápravě či rozhodnutí smlouvu nebo její část zakázat.